Dále se směrnice věnuje možnosti publikace dynamických prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní a úpravě takzvaných datových souborů s vysokou hodnotou. Novela aplikuje změny plynoucí ze směrnice v rámci minimalistického pojetí, takže tam, kde byla ve směrnici požadovaná nižší informační povinnost, než plyne ze současného právního řádu, byla zachována naše současná právní úprava. Naopak v oblastech, kde směrnice vyžaduje vyšší informační standard, bylo provedeno rozšíření v minimalistické podobě.

Zároveň zákon vycházející ze směrnice pamatuje i na šíření těchto dat pomocí programovatelných aplikačních rozhraní, což znamená, že programátoři a datoví analytici mohou vyvíjet své vlastní aplikace a z těchto dat pomocí rozhraní čerpat.

Nicméně mohli jsme už před tři čtvrtě rokem tento zákon možná projednávat. Můžu konstatovat, že zavádění některých směrnic Evropské unie a jejich nadřazení naší legislativě není dle nás vždy optimální. Nicméně uvidíme, jak bude probíhat další diskuse. Děkuji za pozornost.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, i já bych se ráda vyjádřila k projednávanému zákonu 106 o svobodném přístupu k informacím. Víte všichni, že je to zákon, který provází veškerou samosprávu, A musím říct, že jsem velmi bedlivě poslouchala pana Jakuba Michálka.

Chtěla bych říci, že tedy už tato transpoziční novela byla schválena minulou vládou loni v březnu, ale ve Sněmovně neprošla v prvním čtení. A protože změny měly být implementovány už právě do loňského července, Ministerstvo vnitra opět předložilo ten návrh znovu v lednu a pak byl stažen, aby se právě ještě projednal v širších souvislostech se zástupci poslaneckých klubů.

Nejpodstatnějšími změnami je doplnění vymezení povinných subjektů. Směrnice se vztahuje i na některé státem vlastnické právnické osoby, například na ČEZ, a tyto subjekty budou mít povinnost poskytovat informace pouze v omezeném rozsahu, a to pouze o činnostech, kvůli nimž se jedná o veřejné podniky, dále povinnost publikovat dynamická data ve formě otevřených dat typicky data získaná pomocí senzorů, například meteorologické nebo dopravní údaje, družicová data a podobně, dále povinnost zveřejňovat datové soubory s vysokou informační hodnotou jako otevřená data, například v oblasti životního prostředí a další statistické údaje, dále možnost uzavřít výhradní dohodu o poskytování informací v případě digitalizace kulturních zdrojů a dále výslovná úprava přístupu k datům vypracování v rámci vědeckého výzkumu nebo vývoje plně financované z veřejných prostředků. Chtěla bych říct, že zákon 106 je vždy velmi diskutabilní v rámci právě toho, že vždycky každý je na té jedné straně, že buď chce poskytnout ty informace, a dostává se někdy do situace, že mu nechce popřípadě někdo ty informace poskytnout.

Co teď tady mám za poslední měsíce zkušenost, koalice nechce nikdy schválit jinak než jenom jeden výbor, ten garanční.

Myslím si, že pokud tady bude, a nevím od nás, paní předsedkyně, ohledně třeba nějakých zkrácených lhůt nebo něco, nevím, jaký tady padne návrh, jestli bude, my to podpoříme, ale prosím, podpořte i to, ať ten zákon